Myslím, že v systému bude několik návrhů, které tu podporu zvednou pro vyšší počet zaměstnanců.

Jestli jsem text zákona pochopil správně, paní ministryně, pokud bude mít firma 51 zaměstnanců, tak má smůlu. A myslím si, že ten zlom je nelogický.

Myslím, že to nebylo úmyslem.

To je první problém, který bychom měli debatovat.

Tak si představme modelový příklad firmy, která má deset nebo čtyřicet zaměstnanců, má deset zaměstnanců, nikomu nesnížila plat ani o korunu, nikoho nepropustila a v červnu budou dva na ošetřovném, a tím pádem je objem mezd takhle matematicky 80 %, přitom zaměstnavatel drží všechny, všem, kteří chodí do práce, platí a současně by na tento program nedosáhl.

Myslím si, že musíme vést debatu i o tom počtu zaměstnanců.

Děkuji. Přestože jsem připomenul neformální dohodu poslaneckých klubů, že v legislativní nouzi, respektive u zákonů ve zkráceném jednání neuplatňujeme faktické poznámky, tak tu přihlášku mám. A samozřejmě má právo vystoupit. Prosím, máte slovo. Já opravdu nebudu zdržovat.

Teď s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a poté s faktickou poznámkou pan poslanec Pávek.

A to klíčové číslo bude v okamžiku hlasování, až budeme ve třetím čtení.

Faktická poznámka pana poslance Pávka. Děkuji za slovo. Toto je skutečně faktická poznámka k předloženému návrhu zákona.

A dopadá to na jednu skupinu, kterou tady nikdo doposud nezmínil, a to jsou mzdové účetní, které nejenom v těch podnicích, pokud mají dostatečnou velikost, aby měly svoji vlastní mzdovou účetní, ale hlavně u těch nejmenších, kteří mají externí mzdové účetní, tak ty se z toho opravdu zblázní. To je prostě tolik parametrů, tolik změn, na to nejsou nachystány softwary, se kterými pracují. Tak to bych byl velmi rád, kdyby potom ministerstvo, teď nezávisle na tom, jak ten zákon projde, a já nepochybuji o tom, že projde, a i my ho podpoříme, nějakou metodikou, která bude tentokrát zjednodušující a nikoliv komplikující tu situaci, myslelo i na ty, kteří to mají zpracovávat, a to jsou ty mzdové účetní. Děkuji. Připraví se pan poslanec Bauer.